A proč? Nevadil vám ten megapodvod na voliče.

Navrhněte výdaje.

Ale co máte ve vládním prohlášení?

Já zrekapituluji, o čem v tuto chvíli budeme hlasovat. První návrh je pana nebo ano, promiňte. Já dám slovo paní zpravodajce a ta nás provede těmito dvěma hlasováními. Takže nemusím to dělat já. Prosím, máte slovo. Já děkuji, pane místopředsedo za slovo.

Poslanecká sněmovna vrací vládě návrh zákona o státním rozpočtu k dopracování s následujícím doporučením:

Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 263, přihlášeno 101 poslanců, pro 47, proti 48. Druhý návrh je ve znění:

Hlasování pořadové číslo 264, přihlášeno 103 poslanců, pro 49, proti 41.